Pak předkládám ještě jeden pozměňující návrh. Naopak se týká víceméně obecného ustanovení v oblasti ochrany nemovitých kulturních památek. K tomu chci jenom říct, že my prostřednictvím jak toho současného zákona, tak toho budoucího nějakým způsobem omezujeme vlastníky nemovitostí zapsaných jako kulturní památka nebo i ty, kteří mají svoji nemovitost v památkových územích. Všichni to známe.

Čili my vlastně nějakým způsobem omezujeme vlastníky, ale jen málo jim kompenzujeme.

Potom by daný paragraf zněl, že Česká republika přispívá vlastníkovi kulturní památky na zachování jejích hodnot a podporuje prezentaci kulturní památky a jejího kulturního významu. Já se k nim pak pochopitelně přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu poslanci Junkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče.

Jsme přesvědčeni, že odborná veřejnost, která se k tomuto návrhu zákona vyjadřuje velmi kriticky, má často pravdu. Ten zákon neřeší klíčové problémy, které v ochraně památkového fondu v České republice máme, neřeší takovou tu problematiku očekávání vlastníků státem chráněných památek, že stát bude nápomocen tam, kde vyžaduje v zájmu budoucnosti, aby soukromý vlastník či jiný vlastník, někdy jsou to města, obce, kraje apod., že je tam jakási garance podpory a pomoci, protože díky tomuto zejména finančnímu tlaku dochází k tomu, že se často vlastníkům státem uznaných a chráněných památek nechce dělat to, co je pro budoucnost naší země a ochranu památek to nejdůležitější. My jsme přesvědčeni o tom, že tak jak přicházejí jednotlivé kritiky a teď opravdu jenom upozorňuji na odborná stanoviska. Mám tady jedno sdružení profesionálních pracovníků památkové péče, pokusím se citovat alespoň části z toho dopisu, který, předpokládám, většina poslanců v Poslanecké sněmovně dostala, nebo možná jenom někteří, nevím, komu všemu to poslali, ale předpokládám, že to je i veřejný dopis jednotlivým poslancům, aby se tím zabývali. Oni tady říkají: Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče nesouhlasí s navrženou podobou návrhu zákona o ochraně památkového fondu, a to za prvé: Návrh zákona o ochraně památkového fondu v rozporu se svým názvem podstatně snižuje rozsah památkové ochrany národního kulturního dědictví. Oproti stávajícímu stavu nejasně definuje, které práce na kulturní památce spadají do působnosti orgánů státní památkové péče, z působnosti těchto orgánů vyřazuje řadu činností v památkových zónách, nově definuje území bez nutnosti provádění archeologických výzkumů, nestanovuje klíč, dle nějž mají výkonné orgány státní památkové péče posuzovat zásahy u památkově chráněných statků. Vedle faktického omezení ochrany památkového fondu zákon zároveň podstatně zužuje, komplikuje a znemožňuje dokumentaci architektonického dědictví. Jde tak o oslabení pozic obou základních pilířů všech památkových péčí v civilizovaných státech světa. Zákon navíc nedefinuje ochranu hmotného kulturního dědictví jako veřejný zájem, a to v rozporu s věcným záměrem zákona schváleným vládou při počátku jeho projednávání...

Toto naše tvrzení lze jednoznačně doložit tiskovou zprávou návrhu zákona, která za nejvýznamnější změnu označuje možnost kompenzovat náklady vzniklé v souvislosti s omezením vlastnických práv vlastníků nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v památkových rezervacích a v památkových zónách. Dále je zde kritizovaný způsob, jakým byl zákon projednáván s odbornými organizacemi a se všemi, kteří s památkami přicházejí do styku. Při projednávání a to věřím, že mí kolegové nakonec podpoří nebo uznají když jsme projednávali tento zákon ve výboru, že byl velmi zmatečný, absolutně nepřipravený. Myslím si, že by stálo za to, aby se tento zákon v Poslanecké sněmovně neschválil, nechali jsme jej už na projednání budoucím v brzkém volebním období. Děkuji vám. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych krátce odůvodnil pozměňovací návrhy, ke kterým se potom přihlásím v podrobné rozpravě.

A vzhledem k tomu, že výkon přenesené působnosti v Praze je ve stovce různých agend svěřen statutem hlavního města Prahy, není důvodu, proč by tomu mělo být v oblasti památkové péče jinak. Na území celé republiky se zavádí třístupňový systém státní správy a předkládaný zákon není a priori nadřazen zákonu o hlavním městě Praze. V celém státě je působnost orgánů památkové péče třístupňová, tj. úřad obce s rozšířenou působností krajský úřad ministerstvo.

Pouze v oblasti památkové péče je v Praze státní správa prováděna dvoustupňově, tedy na úrovni magistrát ministerstvo. Všechny další státní správní záležitosti obcí s rozšířenou působností jsou svěřeny 22 městským částem.

To znamená, dávám skutečně na úvahu, že na území hlavního města Prahy vykonává na úseku památkové péče působnost krajského úřadu Magistrát hlavního města Prahy a obecního úřadu obce s rozšířenou působností městské části Praha 1 až 22.